Ať si každý řeší své osobní vztahy dle vlastního uvážení, včetně osob z komunity LGBTI, samozřejmě s limity danými platnou legislativou. Pro sňatky osob stejného pohlaví už byl v roce 2006 vytvořen institut registrovaného partnerství právě proto, aby se nezasahovalo do institutu manželství. To by jednoznačně mělo zůstat svazkem mezi mužem a ženou.

Ostatně máme je i mezi našimi členy. Velmi často spolu komunikujeme a často se stýkáme. Proto...

Proto hnutí SPD podpoří poslanecký návrh ústavního zákona, který zakotví manželství jako svazek muže a ženy přímo v ústavním zákoně, konkrétně v Listině základních práv a svobod.

Tím se i do budoucna vyhneme zpochybňování úpravy manželství, která je nyní obsažena v občanském zákoníku. A hnutí SPD říká jasně: rodina na prvním místě.

Ale přece nic nikomu nebrání, aby tady novelizoval stávající legislativu o registrovaném partnerství.

Může to být v rámci registrovaného partnerství.

To přece není pravda a víme to tady úplně všichni. Můžeme diskutovat o rozšíření práv v rámci registrovaného partnerství. Myslím, že jsem to tady jasně vysvětlil, a nic nemáme ani proti homosexuálům. Já vím, že se tak člověk narodí, někdo tak či onak. S tím přece nikdo problém nemá.

To je přece úplně v pořádku. To nemá s těmito postoji nic společného.

Děkuji za pozornost. Poprosím pana poslance Výborného, připraví se paní poslankyně Melková. Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si vystoupit za předkladatele sněmovního tisku 211.

Na začátek chci říci za sebe a za poslanecký klub KDUČSL i za skupinu dalších předkladatelů zcela jasně a srozumitelně a zároveň také slušně a kultivovaně, že se stavíme na stranu stabilní rodiny postavené a definované jako táta, máma a děti. Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo být svazkem kohokoli. Dnešní debata je skutečně debatou hodnotovou, ideovou, není to debata politická. A znovu říkám, jde nám o to, aby to, co tvoří základ stabilní rodiny, tedy manželství táta, máma a děti, nebylo jakýmkoli způsobem rozmělňováno. Proto jsme přišli s návrhem, který zde chci znovu uvést a představit, a to je novela Listiny základních práv a svobod, kde už dnes je jasně řečeno, že rodina a rodičovství jsou pod ochranou zákona.